Děkuji.

Proč vlastně tu dohodu uzavíráme, když jsme součástí NATO?

Takže děkuju. To byla zatím poslední faktická poznámka. Děkuju, paní místopředsedkyně. Možná bych začala tím, co tady říkal pan kolega Hrnčíř. Nevím, jestli zrovna byl v sále, když jsem vystupovala včera, ale jak říkal, že jsme s nikým tu dohodu neprojednávali a že jsme v nějaké tajnosti dávali něco na vládu není to pravda, pane kolego Hrnčíři, prostřednictvím paní místopředsedkyně. My jsme ještě před jednáním vlády informace o tom, co je obsahem té smlouvy, dávali i kolegům z opozice. Bylo jasné, kdy to na tu vládu jde, i jsem informovala prostřednictvím vašeho kolegy, pana poslance Vícha, že by to mělo jít na vládu v měsíci dubnu. Takže nic takového není pravda. Také jsem to tady včera říkala. Změna ústavy tady leží někde v nějakém druhém čtení, já sama jsem do toho načetla pozměňovací návrh, aby ta případná změna článku 43 platila až od nového volebního období, tedy aby se Sněmovna jako suverén, respektive Parlament jako suverén rozhodl, jestli chce nové vládě, která vzejde z řádných nebo mimořádných voleb, dát tuhle pravomoc. My v tuhle chvíli nic neměníme, žádný článek 43.

Takový požadavek jsem zatím nezaznamenala a myslím si, že ho asi ani nezaznamenám, a přijde mi to tedy spíš humorné, než že by to bylo myšleno vážně. Vždyť tady všichni opakujeme dokola, že žádný voják sem nikdy nepřijede, aniž by Parlament, obě komory Parlamentu schválily klasický mandát. Vždyť tady nejste týden.

Projednáváme mandáty, jak ty vysílací, tak ty přijímací. Takže tady nikdy nebude počet a v žádné DCA není počet, protože když ta ústava je podobného charakteru, jako je naše ústava, tak o přijímání nebo vysílání vojáků rozhoduje Parlament. A je to tak zcela dobře a myslím si, že nikdy ani nebyla vůle na tomto něco měnit. To, že pana kolegu Vícha překvapuje délka toho působení?

To vás nepřekvapilo?

Takže vůbec ta vaše věta, že všichni tady z SPD říkáte, že jste proti jakémukoliv tady pobytu vojáků jakýchkoliv, tak to neplatí. Že teď se vám to nehodí, tak teď budete tady říkat, že tedy zrovna Američany ne? Podívejte se na to hlasování. K tomu, co ještě tady říkal pan kolega Vích, že jsou tady nějaké slevy na daních.

Proč? To, že nebudou platit za základny? To jsem taky zmiňovala včera. Já myslím, že ten příspěvek Spojených států do obranyschopnosti a bezpečnosti v Evropě je obrovský a bylo by nehorázné, abychom po nich my chtěli platit nějaké další finanční prostředky. K tomu, co tady zaznělo, že jste údajně měli málo času na to se seznámit s tou smlouvou.

Je to pro vás málo času na to se s tou smlouvou seznámit? Já si myslím, že tady v rámci nějakých čtení a projednávání zákonů toho času míváme mnohem méně. Tady jste měli luxusní čas téměř měsíc. Dovolte mi ještě reagovat na to, co tady zaznělo včera od pana předsedy poslaneckého klubu Fialy a dneska to v nějaké jiné modifikaci vlastně zopakoval i kolega Vích.

Je to lež!

Rovněž tvrzení pana Fialy, že si Maďaři vymínili, že velitelem americké základny v Maďarsku bude vždy maďarský důstojník. Vy jste to tady řekl teď taky, a to jste plukovník v záloze! Proboha, to je samozřejmé, že to tak bude. Protože když to řeknu na naše poměry, tak pokud bychom se dohodli, že Američani budou třeba mít nějaký sklad v Čáslavi, tak samozřejmě že Čáslav bude i nadále základnou Armády České republiky a jejím velitelem bude příslušník Armády České republiky. Jak vás vůbec mohlo napadnout něco jiného? Proč to tady vlastně zdůrazňujete, že by to mělo být jinak? To by nikoho ani nenapadlo.

Takže je zcela zbytečné, aby to bylo řešeno v té smlouvě. Děkuji. Vaše vystoupení, paní ministryně, vyvolalo jednu faktickou poznámku pana poslance Vícha.